Pochopil jsem, odvodil jsem logicky, že když jsou jiné než trvalé, tak budou netrvalé. Opět nevím, kolik tady probíhá hotovostních plateb, že to musíme zatěžovat EET. Pěstování netrvalých plodin.

Já to nijak...

Samozřejmě, je to důležitá plodina, v moravských krajích zejména oblíbená. Takže to je jiný příběh než ostatní plodiny jiné než trvalé. Konopí nevím.

Podle našich informací v tomto oboru činnosti nedochází k daňovým únikům na území České republiky.

Teď bych mohl pokračovat. A podíváme se, co nám přináší. Už jsme jinde.

Vůbec vlastně nevím, jestli se za hotové prodává, nebo vyrábí vláknitý cement.